To znamená, tady směřujeme k extrémnímu jednání, a proto o tom hovořím, že v podstatě to jednání vlády nejenom v současnosti, kdy jedná v podstatě z mého pohledu extrémně, protože jedná proti vůli většiny obyvatel, ale v podstatě tady dochází k nevratným krokům, které budou směřovat k dalším extremistickým tendencím a k velkému sociálnímu pnutí ve společnosti, protože prostě ta kultura toho islámu, jak víme, není kompatibilní s demokracií a se svobodou.

Takový příklad v západní Evropě ve vyspělých zemích neexistuje ani jeden.

Děkuji. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny bojovat proti mýtům? Žijeme v mediokracii, žijeme v mediálních zkratkách, kdy ten svět vypadá trošku jinak, když u něčeho jste a jednáte a trávíte tam několik hodin, a pak si přečtete titulky a zjistíte, že jste byli úplně někde jinde. Já si myslím, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, že Česká republika je jednou z výrazných zemí, které bojují proti systému povinných kvót. My jsme prostě vstoupili do systému Evropské unie, která nám pomáhá, pomáhá nám ekonomicky, a když se podíváte jenom na situaci, když se krátkodobě omezil průjezd českoněmeckou hranicí z německé strany, tak to znamenalo výrazné finanční dopady například na přepravce.

Pak je otázka, co bude chtít veřejnost.

Já si ovšem myslím, že to nebude bez dopadů do finanční stability a prosperity České republiky. To si prostě myslím, že se nemůže na tom nepodepsat. To je můj osobní dojem. Co se týká migrace. My jsme zastánci toho, aby Evropa jednoznačně, jednoznačně hájila svá práva, chránila své hranice, řešila to posílení vojenských operací, a jednoznačně jsme deklarovali na veřejnost a do celého světa, že pomáháme potřebným, ale ti, kteří tady nemají co dělat, tedy ekonomičtí migranti, že nemají šanci se sem dostat jinak než přes ambasádu ve své vlastní zemi.

Podle mě je legitimní debata, které země jsou bezpečné. Podle mě je legitimní debata, jestli pokud migranti projdou tři čtyři bezpečné země, jestli jsou stále ještě uprchlíky. To jsou všechno témata, která tam zvedáme v té Evropě v těch hodinových debatách. Jsme velmi dynamičtí, jsme možná mimo ten hlavní proud Evropy, ale myslíme si, že postupně tou svojí debatou otevíráme oči zemím, které si dříve myslely, že migrační krize pomine.

To znamená, my říkáme jasně povinné stálé kvóty bez toho, abychom chránili vlastní hranici, bez toho, abychom nevysílali do celého světa signál, že jsou všichni vítáni, mimo těch, kteří to potřebují, samozřejmě, tak bez těchto opatření nemá Evropa šanci se s touto migrační krizí vyrovnat a ani s těmi, co přijdou, a oni prostě přijdou. Když se podíváte na nárůst populace, a to je ten rozdíl bohužel mezi Evropany a třeba Egypťany, za posledních dvacet let se zvedl nárůst jejich populace o 45 %, tak samozřejmě to jsou oblasti světa, kde ti lidé žijí hůře než v Evropě a můžou mít ambici z těch ekonomických důvodů se chtít přestěhovat. A tam musíme jasně vyslat signál, že cesta je přes ambasády evropských zemí, žádost o přestěhování, a Evropa se rozhodna, jestli ano, nebo ne. To je ta debata, kterou vedeme.

Ty debaty jsou velmi složité, velmi vzrušené a u mnohých z nich jsem byl, tak opravdu vím, o čem mluvím. Ale koneckonců jsme součástí Evropské unie a jsme tím, že jsme přijali i ty evropské fondy, i ty evropské peníze ty nové silnice a ty nové výdobytky, které nám ty evropské peníze zaplatily , za to jsme se zavázali k tomu, že budeme implementovat evropské právo. To děláme. To ovšem neznamená, že budeme mlčet. To ovšem neznamená, že nebudeme prosazovat své české národní zájmy. A věřte tomu, že to děláme, pane poslanče. Já vám také děkuji.

Vážený pane ministře, děkuji za odpověď, ale vy jste víceméně potvrdil to, co já říkám celou dobu.

Zaspali jste a vůbec jste se nepřipravili. To je přeci ten problém. To, že jste začali dělat něco teď a pozdě, a ještě výsledek je tristní, co se týče jednání v Evropské unii, tak to je také fakt. Rozhodně nesouhlasím s tím, co jste říkal, že se snažíte tady bránit proti té imigrační vlně.

Z tohoto hlasování potom vyšla ta následná činnost, kdy byly ty kvóty přijaty.